Tak to v tom zákoně, který se tady schvaloval za minulé vlády, tenkrát za ministra Johna, jestli se nepletu, tak tam se šlo touto cestou.

Takže moje otázka zní, zda bude rodné číslo od roku 2020 skutečně nepovinným údajem. Nám tenkrát ministerstvo tvrdilo, že v té době, nebo kolem toho roku, budou vyčerpány všechny možné kombinace rodných čísel, takže se tam bude muset přejít na nějaký bezvýznamový identifikátor. Aby zase nedošlo k tomu, že třeba příští Sněmovna tady bude muset toto řešit a půjdeme zase jinou cestou.

Každopádně já tu devadesátku blokovat nebudu, samozřejmě. Nechám tomu volný průběh. Celek samozřejmě podpořím. Ale abych tady jenom nekritizoval, tak co se mi v tom zákoně líbí, je poměrně propracovaná analýza dopadů. Tak by měla vypadat podle mého názoru u všech zákonů. Takže jak jsem říkal, zajímalo by mě, zda od roku 2020 bude rodné číslo povinně volitelným údajem, resp. zda bude skutečně nahrazeno bezvýznamovým identifikátorem. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Děkuji za slovo. Já chci říci k tomuto návrhu zákona, že se skřípěním zubů nebudeme blokovat devadesátku, ale pár poznámek si ten zákon zcela určitě zaslouží. To, co tady říkal můj předřečník, je bezesporu pravda, ale pokud já si pamatuji, tak jsme prostě v minulosti postupovali v oblasti elektronizace veřejné správy daleko rychleji, než se tak děje poslední měsíce a posledních pár let. My jsme teď byli pracovně navštívit např. Estonsko, kde mají elektronizaci veřejné správy z pohledu občana a z pohledu služby občanům opravdu na velmi vysoké úrovni, a člověk by nečekal, v které zemi se vlastně máme čím poučit, co se dovědět, případně i nevymýšlet vymyšlené a převzít některé věci, které by z pohledu služby občanovi zcela určitě dobře sloužily. Myslím si, že by nebylo správné, kdyby se v tuto chvíli na občanském průkaze nemuselo objevovat místo trvalého bydliště, ale do budoucna jsem přesvědčený o tom, že to má být součástí jakéhosi elektronického zámku, ať už uvnitř občanky. Zkrátka ten úřad to ví.

V tomto ohledu to byl tehdy, pokud se dobře pamatuji, ten hlavní záměr, neboť stát, jak říkám, tu informaci má a je zbytečné, abychom donekonečna, nebo aby občané donekonečna státu chodili opakovaně říkat neustále stejné informace, které koneckonců jednotlivé instituce už mají. Ale z praxe přece dobře známe fakt, že chodíme po úřadech a že jeden státní úřad po nás chce informaci od jiného státního úřadu, ale má ji zařídit občan, ne ten stát sám uvnitř sebe sama. Při téhle příležitosti chci také říct, že ačkoli je toto prostý zákon, vlastně jakýsi úřednický zákon, který se příliš občanů nedotýká, tak se ale dotýká fungování samosprávy.

Jestli je to nevratný proces, anebo jestli umíme tu situaci nějak pomoci řešit samosprávám.

Děkuji vám za pozornost. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jenom velmi krátce.

Vůbec institut trvalého pobytu je velký problém v současné době.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy.

Pan ministr chce promluvit.